Sljedeći je uvaženi zastupnik Davor Dretar iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Evo ja bih se nadovezao na ovo izlaganje zastupnice Jeckov, iako sam u početku želio govoriti o nečem potpuno drugom, ali uz svo dužno poštovanje gospođo Jeckov, vi ste članica trenutne koalicije koja vlada ovom Hrvatskom državom, nećemo razgovarati ovdje niti ima vremena, niti ima potrebe o motivima koji su ustvari vas doveli za ovu govornicu sa ovom temom koju ako ćemo iskreno govoreći o toj pomirbi i o tom nekom novom pogledu na hrvatsko-srpske odnose koje vi i vaša koalicijska stranka HDZ promovirate onda ne razumijem čemu ovakav govor i čemu ovakav intenzitete. Vi ste na vlasti pa provedite te promjene, a ne eto ovako sa ove saborske, slobodno ću reći pozornice, ponovno ići izazivati iste podjele, iste frustracije kao što je evo nedavno i poštovana zastupnica Peović uspjela bljesnuti ovdje sa sjajnom izrekom da je odnosno tvrdnjom da je dr. Franjo Tuđman gotovo pa osuđeni ratni zločinac. Eto nisam čuo od vaše stranke u tome trenutku niti jedan prosvjed, niti jedan glas se nije digao niste se dakle očigledno našli u poziciji da toj tvrdnji ma koliko god možda ona bila po izjavama zastupnice Peović i donekle istinita prigovorite iti jednom jedinom riječju ili mišlju. Dakle, molim vas složite svoje stavove, mi ćemo iz Domovinskog pokreta uvijek biti za razgovor i uvijek biti za pomirbu i zajedničku budućnost svih stanovnika ove države, ali molim vas lijepo bez povišenih tonova i naročito ovakvog optuživanja jer i vaš sunarodnjak major JNA Milan TEpić koji je u miniranju vojarne u Bjelovaru ubio 11 hrvatskih vojnika, danas u Beogradu ima svoju ulicu. Pa eto onda molim jednu peticiju od vaše stranke, vašeg naroda prema srpskim vlastima u Beogradu jel to je gotovo ista priča, ako ne i potpuno. No vratit ću se brz ovdje na svoj govor. Kada smo se osnivali, kada je Domovinski pokret krenuo na početak zvali su nas dosta posprdno politički analitičari i kreativni novinari, ekipa sa Škorinog Martinja, to je bilo kao jako, jako smiješno, ali evo sada vidimo da ekipa sa Škorinog Martinja u HS-u ima 12 zastupnika, 12-tero oprostite, a HDZ-ovo Martinje iznjedrilo je jedno prekrasno korupcijsko čudovište u tajnovitom klubu u Slovenskoj sastajaše se bivši i sadašnji političari, aktualni ministri i menadžeri uz iće i piće dogovarali su se poslovi, dijelili su se milijunske provizije, radili su i u doba lockdowna bez ijedne inspekcije bilo koje vrste dok su istovremeno propadali mali kafići, restorani, male privatne tvrtke i frizerski saloni. Čak je i gospodin predsjednik Republike našao vremena da navrati u taj opskurni prostor pa se čovjek malo družio, bacio na karte, šalio, ostalo je viška klope. Uvijek je našao vremena, čini mi se svratiti u taj prostor, ali nije našao vremena kao predsjednik Republike sudjelovati u parlamentarnim izborima kao glasač niti je našao volje doći u Sabor kao predsjednik RH na konstituirajuću sjednicu. Strašno. Trenutno gospodin predsjednik države i gospodin predsjednik Vlade zabavljaju dobro poznatim skečom otklanjanja pažnje javnosti sa stvarnih problema. Priča se o tome tko je bio, što je jeo i koliko su bile dugačke minice hostesa sve se to zajedno spušta na razinu trač partije ispred seoskog dućana nakon mise. Uslijed korona krize i ove gospodarske krize propast visi kao mač, još ću jednom naglasiti nad sektorom ugostiteljstva i sektorom zabave u Hrvatskoj, deseci tisuća radnih mjesta su u opasnosti, a naravno da ne pričamo i o svoj onoj drami koja je samo ovim jednim korupcijskim skandalom pokazala još jednom svu trulež i nemoć hrvatske aktualne politike na vlasti da pokrene ozbiljne, kvalitetne promjene.

Organizatori su poštivali sve propisane epidemiološke mjere, dijelili maske na ulazima, mjerili temperaturu, a na kraju su dobili po 30.000 kuna kazne zbog kršenja mjera fizičke distance jel se publika previše približila što pozornici, što jedni drugima. Dakle, dragi moji vladajući otvorite vi negdje neki novi klub pa se o tome uz glazbu, vino, ribu i hostese dobro i konkretno dogovorite molim vas, ali nemojte zaboraviti govoriti tiše od 65 decibela jel je to sukladno novoj nenormalnoj i suludoj odluci stožera. 238., gospodine Dretar zahvaljujem se što ste mojem govoru posvetili dvije minute.

vo nije bila povreda Poslovnika, opomena i vama.

Italiji donose u toj loži a ne tamo gdje bi trebalo, u parlamentu.

Danas imamo vrlo sličnu situaciju, u našem klubu imamo čak i više nego što je bilo u loži P2. imamo predsjednike, bivše predsjednike, ministre, saborske zastupnike, direktore velikih javnih poduzeća, zapovjednika vojske, to je ovo što do sada znamo i predsjednika suda. To je nešto o čemu Sabor treba razgovarati, Sabor je zadnja obrana hrvatske države i ustavnopravnog poretka. Zato smatram da je jako važno osnivanje istražnog saborskog povjerenstva koje bi se bavilo ne konkretnim slučajem Janaf jer se ne može istražno povjerenstvo baviti procesima koji su u toku nego se baviti radom DORH-a a u DORH-u smo imali svašta, od glavnog državnog odvjetnika koji podnosi dokumentirano, na Wikileaksu imate sve raporte stranoj ambasadi i pokazuje povjerljive dokumente gdje bi u bilokojoj ozbiljnoj državi završio na dugogodišnjoj robiji, do ovog predzadnjeg koji je bio član smiješne paramasonske lože koja čak nije ni prava nego je neki Pera ... [[Govornik se ne razumije.]] iz Srbije od prevaranta u pizzeriji u Italiji dobio ... [[Govornik se ne razumije.]] lože pa ga je prenio dalje. To je ono o čemu treba govoriti, nažalost, i na HTV-u se govori o zeki i potočiću. Zašto mi na Otvorenom nemamo ovu goruću temu nego se govori o drugim, u ovoj situaciji sporednim stvarima? A na koncu kontraverzni premijer Plenković relativizira sada problem korupcije pa za Barišića koji je očito problem jer je umirovio svoj mandat a bez njega će se morati aktivirati spavači, kaže, pa nije to toliki problem kao Rimac koja je izbačena iz stranke jer on nije uzeo mito nego se radi samo o trgovini utjecajem i zlouporabi položaja. Evo to je situacija u kojoj se Hrvatska nalazi danas, ponavljam naša odgovornost kao od naroda izbranih zastupnika danas je da se bavimo tom stvari, da spašavamo hrvatsku državu i njene institucije i ustavnopravni poredak. Zato apeliram na vas da se posvetimo ovoj temi a za sve ove druge bit će i vremena. Ja vas molim da ne koristite povrede Poslovnika za replike. Prva povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Dragana Jeckov. Kolega je upravo koristio kao i ja, institut slobodnog govora iznošenja stajališta.

Zašto bi bilo tko od nas bilo kome određivao teme? Posebno ne od strane kluba čija je popularnost sve manja, odnosno trenutno manja od 6% Zar vi stvarno mislite da ću ja pitati vas o čemu ću govoriti [[Upadica: Vrijeme.]] tokom iznošenja stajališta koje koristim kao i svaki drugi zastupnik i zastupnica u RH. Sljedeći povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Vilim Matula. Povreda Poslovnika po čl. 238. zastupnik Raspudić pretenciozno ... [[Govornik se ne razumije.]] drži lekcije i komentira ove govore i ne vidim na koji način bi to uopće moglo biti teme, na koji način bi se to moglo u slobodan govor uzeti da se jednostavno koristi taj govor. Po meni je to povreda Poslovnika, ovo tu je slobodan govor, ne vidim zbog čega bi se to onda koristilo da bi se držalo ovakve paušalne lekcije. To je vama jasno, izričem opomenu i vama. Sljedeća povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović. Kolega Raspudić je rekao da se junačim po pitanju zaštite života. Da, junačim se i junačit ću i tu ću biti jasan i eksplicitan za razliku od vas iz Mosta koji ste po pitanju zaštite života uvijek bili onako mutni, niste nikad imali jasan stav. Čak evo ga, i vi osobno i vaša supruga se niste dogovorili jeste li za zaštitu života ili niste, ali i to je legitimno, da budete mutni, ja sam bio jasan i junačit ću se po tom pitanju.

Čl. 238., naime, vrijeđan sam kao zastupnik zato što mi je tendenciozno stavljeno u usta nešto što nisam rekao. Ja sam na početku svog govora vrlo jasno kazao, da su ovo slobodni govori i da svatko ima slobodu govoriti ono o čemu hoće, ali da sam isto tako ja slobodan u situaciji kad kuća gori, reći da mi je znakovito da netko ne govori o požaru kuće, nego o drugim temama. Dakle, nisam, vrijeđa me to jer mi se imputira da sam na bilo koji način doveo u pitanje njihovu slobodu. Vi ste slobodni, ali isto tako, javnost je slobodna ovo gledati, pa i interpretirati, da li vi izbjegavate iz nekih političkih razloga kao član većine [[Upadica: Vrijeme.]] ovo u kriminalu ili možda vi izbjegavate govoriti o ovom kriminalu [[Upadica: Vrijeme]] jer je netko možda od vaših pokrovitelja upleten u to. Vi isto tako dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika.

Slijedeće iznošenje stajališta uvažena zastupnica Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Danas je ovdje bilo rečeno toliko parola i populističkih poruka i izjava od kojeg hrvatski narod i hrvatski građani neće imati apsolutno nikakve koristi i dok neki po modelu kruha i igara zabavljaju narod, nabacuju se blatom na one koji štite zakonitost postupaka i žele pokazati da imamo nultu toleranciju na korupciju. Ja danas ovdje želim govoriti o stvarnim ljudima koji trebaju našu podršku i zatražiti od vas naravno podršku za inicijativu da se za zaposlene u trgovini uvede dostojanstveno radno vrijeme i slobodna nedjelja jer je riječ o pitanju za koje moramo naći trajno rješenje obzirom da je to nešto što je predmet i civilizacijskog dosega. Danas smo ovdje također čuli iskrivljeno shvaćanje ženskih prava, pa ću podsjetiti da je u trgovini na malo zaposleno 116 875 radnika od čega većinu čine žene koje često rade i po 3 tjedna bez prekida za prosječnu plaću od 4.765 kuna. Zato bih pozvala sve one koji nameću ovdje ideološke rasprave i selektivan pristup ženskim pravima da se okrenu rješavanju stvarnih problema i zaštiti ženskog dostojanstva u njenoj punini. Jer u rijetkim slučajevima kada žena koja je zaposlena u trgovini za rad nedjeljom dobije neki drugi slobodni dan u tjednu, to ne može biti adekvatna zamjena zato što njena obitelj nije tog dana slobodna. Zakonodavstvo i praksa kako u EU, tako i u državama članicama trebaju pružiti veću zaštitu zdravlja, sigurnosti i dostojanstva zaposlenih. Europa, pa sukladno tome i Hrvatska se danas nalaze pred nekoliko bitnih izazova, a podsjetit ću da onaj od svakako velikih izazova jest i demografski izazov u kojem nesigurnost posla i teški neprimjereni radni uvjeti imaju negativan utjecaj na postizanje ravnoteže između obiteljskog privatnog i poslovnog života. Zbog toga ću uvijek biti na stajalištu da moramo biti glasnici kulture života i ljudskog dostojanstva jer više ljudi i podrazumijeva više genijalnosti, više talenata, više inovacija i više svega dobrog. Prema podacima Sindikata trgovine ako se izuzmu dani tjednog odmora i dani godišnjeg odmora, svaki radnik u trgovini preostalih 282 dana u godini odradi 141 sat više od redovnog radnog vremena i to pokazuje da radnik i država izgube na godišnjoj razini gotovo jednu mjesečnu satnicu, radnik plaću, a država doprinose i poreze. Nasuprot tvrdnji da će se kroz rad trgovina nedjeljom povećati broj zaposlenih u uslužnom sektoru dolazi upravo do suprotne pojave. Nespecijalizirane maloprodajne trgovine ne mogu se boriti sa rastućom konkurencijom velikih trgovačkih lanaca, te su mali trgovci prisiljeni zatvarati svoje trgovine. Očigledno je da rad trgovina nedjeljom prvenstveno pogoduje velikim trgovačkim lancima, često u stranom vlasništvu, a na štetu malih domaćih trgovaca u specijaliziranim trgovinama koji su i najugroženija skupina trgovaca. Unatoč tvrdnji pojedinih trgovaca i trgovačkih lanaca kako im je promet nedjeljom najveći i ukoliko se ukine radne nedjelja da će bilježiti značajne gubitke, da će morat otpuštat radnike, ja moram ovdje reći da ih porezna uprava demantira jer je promet petkom čak 50% veći nego nedjeljom. U kršćanskoj tradiciji nedjelja je tradicionalno neradni dan, no u Hrvatskoj trgovine mogu raditi 365 dana u godini 24 sata na dan.

Više puta u ovoj sabornici upozoravani smo da smo novi i da se baš ne snalazimo kako treba, a jučer nas je i predsjednik države upozorio da smo samodopadne provokatorice jer smo se usudile biti ispred prostorija u kojima je predsjednik države bio s druge strane vrata. No mi se trudimo učiti od iskusnijih pa smo danas nabavile brojač novca jer smo vidjeli da je to običaj u klubovima. Nama je žao što nam nitko nije rekao da klub treba imati brojač novca pa ga nismo na vrijeme nabavile. Brojač novca u banci ili mjenjačnici je tehnička naprava i na neki način simbol transparentnosti ispravno prebrojanog novca, pomoćno suvremeno sredstvo i ništa više. No što je brojač novca u jednom privilegiranom klubu u kojem se miješaju karte i valute raznih grana vlasti i razina političke elite? Nitko se ne bi sjetio domaćinu pokloniti brojač novca da u klubu ne postoji nekakvo nedvojbeno strujanje svijesti da se tu vrti nekakva para i da je to uglavnom svima u tom klubu jasno. Brojač novca je ovdje metafora moći, nedodirljivosti i uzvišenosti pa je bez problema i pred očima bilo kojeg uobičajenog gosta mogao vidljivo stajati na polici. I tu počinje problem za sve posjetitelje kluba u Slovenskoj 9, ispričavam se, tu bi počeo problem za sve posjetitelje kluba da smo iole prosječno normalna europska država. A zapravo bi u problemu bila cijela država jer smo u tom trenutku trebali ostati bez dvije i pol grane vlasti i glave oružanih snaga u jednom jedinom istom trenutku. U iole normalnoj državi predsjednik koji odlazi usred lockdowna jesti i piti u ilegalnu zalagaonicu bio bi nakon dva, tri javnih pritisaka, čak i bez aktivnosti oporbe bivši, a naš predsjednik prijeti i vrijeđa one koji upozoravaju na što je sveo instituciju predsjednika. Ne samo to, on čak kaže da je tamo bio i dva dana nakon potresa kada mnogi Zagrepčani nisu mogli ni mirno zaspati u oštećenim zgradama, traumatizirani izolacijom i korona karantenom s jedne strane, a strahom od stalnih podrhtavanja tla s druge strane. Baš u to vrijeme preko volje, solidaran sa svima nama, predsjednik je prema vlastitim riječima natjerao načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga da s njim tuče neprijateljsku silu morskih plodova u ilegalnom klubu. U iole normalnoj državi ostali bismo sada i bez načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga jer profesionalni časnik ne bi mogao braniti čast sastajanja u kvazi stožeru u kojem se tuče bela i mjerkaju hostese dok građani ne mogu ni do starih roditelja u susjedni grad ili općinu. U prosječno normalnoj državi u jednom bismo danu ostali bez najmanje tri ministra koje bi sam premijer ispratio iz Vlade da uopće spasi i sebe i samu Vladu. U prosječno normalnoj državi jedan bi županijski sud ostao bez predsjednika brže nego da ga lovi najbrži presretač u zemlji. U prosječnoj normalnoj državi predsjednik Parlamenta i premijer svako bi svoju izjavu za javnost tjednima počimali i završavali jednom te istom sintagmom bez iznimke, ispričavamo se javnosti za ono što su učinili svi oni koji su dali ostavke ili su smijenjeni. Ali mi živimo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj vladajuću većinu čini 75 zastupnika, taman jedan preko praga potrebne većine. I većina je uz ovakvu sramotnu aferu očito stabilna. Hoće li se u Hrvatskoj na strani vladajuće većine naći samo jedan jedini zastupnik koji će reći da ovakvo što više ne može svojim obrazom podržavati? Jedan je zastupnik javno rekao da je jedini uvjet njegove potpore ove vladajuće većine transparentnost, on se u hrvatskoj javnosti izbrendirao kao nedvojbeno i neupitno čist i transparentan gradonačelnik. Ovaj brojač novca je zato ovdje kao simbol omalovažavanja te transparentnosti, treba sada to progutati i dati potporu vladajućoj većini čiji zastupnici usred lockdowna kartaju, piju i jedu u ilegalnom klubu i ostavljaju mobitele na ulazu. Ministri ne ostavljaju mobitele niti ih itko može pregledati ni na ulazu u Vladu, ni na ulazu u Sabor, ali očito postoji mjesto nad kojom vlast odnosno jurisdikciju nema regularna država pa se i ministri moraju pokoriti poslovniku te kuće. Potpora vladi čiji se ministri pokorno podređuju paradržavi i skrivaju od vlastitih mobitela ne da se pokriti nikakvom alkemijom transparentnosti kolega Dario Hrebak. Ako u vama ima političke dosljednosti vi ćete kolega Hrebak sigurno prijeći na ovu stranu Sabora, a ujedno ćemo svi vidjeti postoji li već taj netko tko će odmah na onu drugu stranu [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Ovim brojačem možemo i brojati koja strana sada ima 75, a kad koja strana ima 76 ruku.

Sve je to Državna revizija gospodo što mi raspravljamo kao saborski zastupnici dostavila nadležnim tijelima, sve anomalije i kriminal koji je uočen u državna revizija nama to prezentira, mi ode raspravljamo, a što se događa? Događa se da iz DORH-a nam cure informacije, da, vidimo slučaj i Pađene Krš, slučaju gđe. Rimac, a vidimo i zadnji slučaj, JANAF. Vidimo kako funkcioniraju naše institucije. Mi moramo ovdje raspraviti o institucijama koje su nadležne kao što je DORH jer državna revizija odradi svoj posao. Tako smo govorili o slučaju brodogradnje gdje su novac namjenski država davala milijarde, one nisu trošene za brodogradnju, tako imamo i zadnji slučaj JANAF. Sve se u biti odlučuje u dubokoj državi, u klubu kao što je Slavonska 9, državna revizija sav svoj trud koji uloži i mi ode ove rasprave, baci se pod vode, pod noge jer institucije ne funkcioniraju.